Nebo i přesto, že by třeba v důsledku zaplatili 20 %, ale i těch 20 % je dobře: pro ně, že mají ten restart, i pro toho věřitele, že má aspoň těch 20 %. Ale z toho neznamená, že tam v tom režimu bude úplně každý, protože my jsme tady, pane kolego Farský prostřednictvím pana předsedajícího, pouze vlastně takoví zprostředkovatelé mezi dlužníkem a věřitelem. A to nemůže být vyváženo pouze na jednu stranu.

To je hrozné zjištění, že vlastně my rozhodujeme o lidech po třech měsících zjišťování, ale přitom ta problematika je tak obrovsky složitá, že opravdu to nelze takhle říct po třech měsících bádání, jak to vlastně je. Já se exekucím, insolvencím věnuji celých deset let, co s nimi přicházím denně do styku. Letos máme krásné výročí. Letos to je deset let a deset let se setkávám s tím, že všichni, kteří jsou v tomto systému, se to naučili jenom dojit. A dneska se nemůžeme divit dlužníkům, že nechtějí se nechat oddlužit. Musíme na to jít úplně obráceně. Musíme říci: budeš platit deset tisíc a nezajímá nás, kolik si vyděláš. Já věřím tomu, že se do toho pustíme. Pojďme se posunout, pojďme schválit co nejjednodušší změny, abychom je byli schopni vůbec uvést v praxi, a pojďme se pustit do systémové změny celého exekučního zákona, aby lidem se vyplatilo se oddlužit, a pusťme do toho oddlužení úplně všechny, kteří se chtějí oddlužit, a věřte tomu, že jich bude většina. Děkuji za pozornost.

A to je podstata mého návrhu: když tam pět let insolvenční správci říkají, že je všechno v pořádku, tak není potřeba po pěti letech znovu ten systém přehodnocovat a vyhodnocovat, jestli to v pořádku bylo. To je ta nejistota, která mi tam vadí.

Děkuji za slovo.

A druhá věc. Reakce na kolegu

Dneska nejefektivnější je z hlediska třeba těch krátkodobých půjček, když ten dlužník není schopný splácet, a podle mě je naprosto nutné, a k tomu ten návrh také má směřovat, aby část odpovědnosti za to, že půjčují peníze lehkovážně, nesli ti věřitelé, a nelze, aby veškeré náklady vymáhání nesl stát a veškeré výnosy z toho měli věřitelé. A to se v České republice bohužel rozběhlo jako byznys, který je potřeba řešit, a proto ostatně tady tenhle zákon máme. Děkuji. Nyní tedy mám vás přihlášeného, ale kdyby to nebyl faktická, tak vás přeskočil s faktickou ještě pan poslanec Nacher, ale jestli si to vezmete, faktickou, tak vás tam pustím.

A zatím se tak bohužel chovají ti, kteří ten zákon podporují.

To znamená, že první věc: Rozhodně to, co tady říká prostřednictvím pana předsedajícího pan Farský, nemůžeme brát jako dogma nebo jako prostě, že takhle to je.

Takže změním fiktivně město, ale co nejhorší, já si i pronajmu sociální byt s podporou státu, takže to zaplatíme zase ještě všichni znova. A tak jak to je nastavené, to nebude jinak fungovat.

Tak taková je realita. Ta je úplně jiná, než vy znáte.